Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi senátora Václava Lásku a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Jak jsem již několikrát předtím připomenul, máme v tuto chvíli odhlasované jednání až do zítřejšího rána. Prosím, pane ministře. Děkuji. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Hlavním důvodem pro její předložení byl brexit a povinnost adaptovat nařízení Evropské unie týkající se průkazu totožnosti. Je to technická novela, nicméně přinese změnu do života cizinců i do praxe Ministerstva vnitra.